Město se ale nemůže pustit do rozsáhlejších rekonstrukcí, neboť mu patří pouze pozemek a vlastníkem hrobky je stát. Národní památkový ústav je přesvědčen, že by oprava byla rychlejší, pokud by hrobka patřila městu, neboť pak by bylo snadnější získat dotace na celkovou rekonstrukci z programu na záchranu architektonického dědictví. Pane ministře, máte nějaké systémové řešení pro podobné případy s kombinovanými vlastnickými právy u památek? Jak v takových případech postupujete?

Děkuji, pane předsedající.

Je jeho vrcholným dílem. Dittrichova hrobka se nachází ve velmi špatném stavebně technickém stavu. Dle dostupných veřejných zdrojů je však problémem určení vlastnictví hrobky. Problémem se dlouhodobě zabývá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vlastníkem věci může být nejen město Krásná Lípa nebo český stát, ale zkoumala se i možnost, že hrobka je majetkem dědiců firmy Alfreda Dittricha. Město Krásná Lípa, i přestože se necítí být vlastníkem věci, podniká dílčí kroky alespoň k zakonzervování stavebně technického stavu, za což je třeba poděkovat. Ministerstvo kultury je připraveno podpořit obnovu památkových hodnot Dittrichovy hrobky v rámci některého ze svých památkových programů, případně mohou být hledány mimořádné zdroje financování její obnovy. Základním předpokladem pro zachování této památky je však vyjasnění majetkových vztahů k tomuto objektu. Děkuji.

Prosím, pane ministře. Děkuji. Této poznámce samozřejmě rozumím. Je to naším společným zájmem. Já bych jenom uvedl, že dotační tituly na obnovu kulturních památek neřeší přímo, kdo je jejich vlastníkem. Nicméně vyjasnění majetkoprávních vztahů k tomuto objektu bohužel v celé věci jistou roli hraje. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, podle sdělovacích prostředků skončil na postu vedoucího odboru údržby dálnic Miloš Štěpán.

Důvodem pro jeho odvolání bylo preferování zakázek na správu a údržbu spřízněným firmám. Údajně se zakázky rozdělovaly mezi několik vyvolených firem, aniž by se oficiálně porušoval zákon. Sdělovací prostředky dokonce zveřejnily seznam firem, které se na zakázkách podílely.

Pane ministře, již v minulosti se prošetřovaly podlimitní zakázky zadávané Ředitelstvím silnic a dálnic, a proto ředitelství změnilo pravidla, aby se muselo oslovovat nejméně pět firem, ale údaje ukazují, že střediska správy a údržby dálnic tato pravidla nedodržují. Chci se zeptat, jak to tedy bylo s vedoucím Štěpánem a zda informace ze sdělovacích prostředků jsou pravdivé.

Děkuji za vaše odpovědi. Nyní je na řadě paní poslankyně Jana Hnyková s interpelací na nepřítomného ministra financí Andreje Babiše. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Podala jsem pozměňující návrh na navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách a i vy jste hlasoval proti mému pozměňujícímu návrhu, aby byly navýšeny platy zaměstnanců o 6 % od Nového roku. Musím vám připomenout tak jako i panu předsedovi vlády, že vývoj skladby uživatelů v pobytových službách se za poslední roky výrazně zhoršil a změnil a jsou přijímáni pouze lidé se stupněm 3 a 4. To je spojeno s velikou péčí, ale platy pracovníků zůstaly na velmi nízké úrovni.

Žádám vás o řešení této situace. Žádám vás také o to, jak se k tomu jako první místopředseda této vlády postavíte, co v této oblasti uděláte v nejbližší době pro zaměstnance v sociálních službách. Nechci, aby došlo ke zhoršení kvality péče v sociálních službách, a myslím, že není záležitostí této vlády, aby se ta péče zhoršovala. Apeluji na to, aby se platy zaměstnanců v sociálních službách zvýšily.

Nyní paní poslankyně Věra Kovářová na nepřítomnou a omluvenou paní ministryni školství. Vážená paní ministryně, vláda schválila před týdnem nový program s názvem Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí, který je zacílen na realizaci jmenovitě určených projektů.

Moje otázka zní, jaký je vztah tohoto programu a dotačního programu, který jsme prosadili s kolegy v roce 2013 a který běží na Ministerstvu financí. Cíl má v zásadě podobný zvýšit kapacitu škol v okolí velkých měst. Znamená nový dotační program ohrožení starého dotačního programu? Jak dlouho poběží tyto programy vedle sebe? Děkuji za odpověď.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.